Před soud byl nakonec postaven pouze Ctirad Mašín, který byl odsouzen ke 2,5 rokům odnětí svobody za přípravu ilegálního přechodu hranic.

Jejich cílem bylo kontaktovat americkou stranu a předat zprávu od generála Františka Vaňka o možné spolupráci československých vojenských jednotek v případě války, po výcviku se vrátit do vlasti buď jako agenti chodci, anebo v řadách americké armády.

Když se jejich naděje na osvobození vlasti nenaplnily, odešli na konci padesátých let do civilu a věnovali se podnikání.